Já jako zpravodaj musím říct, že díky tomu, že jsem v minulosti byl i na straně toho předkladatele, si myslím, že je kompromisní posun, je to akceptovatelné a opravdu umožňuje zkusit i jiný systém, který bude vstřícný i k průvodcům, ale zároveň bude i dokladovat něco těm zájemcům.

Děkuji panu zpravodaji.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se zabýval v květnu celým návrhem.

A můžeme otevřít rozpravu. Jako první v rozpravě se hlásí zpravodaj s přednostním právem. Děkuji. Jak jsme byli několikrát upozorněni legislativou, tak musíme hlasovat o tom, že návrh výboru bude ten, o kterém se povede rozprava.

Ano, pane zpravodaji?

Odhlásím vás, požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. První do rozpravy je přihlášen místopředseda Tomio Okamura, připraví se poslanec Ondřej Profant a další přihlášení.

Než vám udělím slovo, pane místopředsedo, tak požádám sněmovnu znovu o klid. Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové. Tento tisk je... Ono to nevypadá, ale je velice závažný.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Krásné dopoledne, vážení poslanci, vážení občané. My tu opět řešíme problém, který se de facto týká Českého Krumlova a centra Prahy, v žádném případě celé Prahy.

Jde spíše o selhání kontroly, protože už dnes jde spousta věcí samozřejmě regulovat, ale musí se patřičné orgány snažit, nikoliv vymlouvat.

A vracíme se k tomu, že ten problém se týká de facto dvou měst.

Proto ještě jednou zdůrazňuji, že jsme přesvědčeni, že by toto měly řešit samosprávy. Koneckonců od toho samosprávy máme.